I touto smlouvou, respektive mnohostrannou úmluvou, se zabýval rozpočtový výbor na své 20. schůzi.

Já otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Zpravodajové? Dobře, nemají zájem. Navrhuji, mám tady v poznámce, hlasovat podle usnesení zahraničního výboru, protože je přesněji formulováno, jestli tedy není proti tomu žádná námitka.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti návrhu usnesení?